V nové verzi je to etablovaná, prověřená nezisková organizace, která řeší spotřebitelské spory, působí na trhu dva roky. Nemám problém s tím, navrhnout delší působení na trhu, aby někdo neměl pocit, že se zneužívá toho, že někdo si založí nějakou organizaci a pak bude podávat hromadné žaloby, klidně pět let. Stejně si myslím z hlediska kapacity, že to tady zvládne čtyři, pět velkých, celostátně působících společností typu Asociace občanských poraden, Poradna při finanční tísni, Člověk v tísni a podobně.

Tam souhlasím s tím, že by se to dalo zneužívat. Obecné podmínky hromadného řízení byly také zpřísněny. V této chvíli došlo k některým pojistkám, například možnost navrhovat složení jistoty do soudní úschovy, podmínka platební schopnosti žalobce, transparentní financování a tak dále, a tak dále. To znamená: ten původní návrh byl takový ten americký, který myslím k nám moc nepadá a který by skutečně mohl magnetizovat určité zneužívání. Ten aktuální je už víc evropský a má svoji logiku. Ve druhém a dalším čtení se můžeme pobavit o způsobu financování hromadných řízení, protože v každé zemi, v každé zemi je to jinak.

To znamená, je to řekněme dvoufázová záležitost.

To potom spotřebitel skutečně neví, co si o tom má myslet, byť jsou to skutečně úplně totožné smlouvy nebo velmi podobné, vlastně na stejný produkt. Vymáhání práva je nepředvídatelné a nemůžeme se potom divit, že lidé do těch sporů samozřejmě nejdou.

Jsem rád, že se tady o tom můžeme pobavit. Doufám, že to stihneme v tomto volebním období.

Jinak přeji pěkné poledne. Je to zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Pane místopředsedo, děkuji. Budu velmi transparentní, jak někdy ke své škodě bývám. Za prvé: rozhodně souhlasím s tím, co tady řekl můj předřečník.

Myslím, že bychom už jenom kvůli němu měli i třeba přerušit toto jednání nebo přinejmenším zvážit prodloužení lhůt, protože on se tomu, pokud vím, také dost věnoval, této problematice. My na to nejsme prostě obecně teď připraveni.